Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu.

Pan předseda Okamura dále navrhuje, aby bod číslo 31, sněmovní tisk 12, tedy novela trestního zákoníku, byl projednán dnes jako druhý bod. Vnímám, dostaneme se k tomu.

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Zlínský k hlasování, předpokládám. Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Budeme tedy postupovat dále. Nyní je to návrh pana předsedy Okamury, abychom bod číslo 24, sněmovní tisk 5, zrušení soudních exekutorů, zařadili pevně jako třetí bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Poslední návrh pana předsedy Okamury byl, abychom pevně zařadili bod číslo 28, sněmovní tisk 9, tedy poslaneckou novelu zákona o sociálních službách, jako čtvrtý bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat. Paní předsedkyně Schillerová navrhuje zařazení nového bodu, který se pokusím přečíst, kdyžtak mě opraví, protože předsedal myslím někdo jiný. Návrh k transparentnosti rozpočtové politiky České republiky. Tak snad je to v pořádku. Návrat k transparentnosti rozpočtové politiky České republiky. Zahajuji hlasování k zařazení tohoto bodu na pořad schůze. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu na pořad schůze. Ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 16 přihlášeno 159 přítomných, pro 69, proti 87. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu na pořad schůze.

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu na pořad schůze. Ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 18 přihlášeno 159 přítomných, pro 68, proti 86.